Děkuji. Není tomu tak, ta tvrdá čísla to ukazují. Ale to vůbec není ten problém. Já jsem se ohradil proti tomu, aby bylo interpretováno, což se často stává, že stát selhal, protože školy nemají ochranné pomůcky.

Stát v tuto chvíli se bude snažit tam poslat 2,5 milionu respirátorů, aby tomu pomohl. Nezbývá, než říci, že nejsme v rozporu a jenom společně to zvládneme. Děkuji.

Díky tomu, že tady je otevřen tento bod, tak toho využiji, takže ty otázky položím i teď, mezitím pan ministr díky těm technickým všem a přednostním právům odešel, takže zase skončím u toho, že to asi budu muset zopakovat na interpelacích. Nicméně mi dovolte říci pár poznámek. První část budu věnovat trošičku některým kolegům z opozice a pak se tedy obrátím na pana ministra, možná prostřednictvím pana ministra školství, který je tady přítomný.

Ty věci, jak jsem řekl, omezují život nás všech v České republice a vlastně na celé planetě. Myslím si, že v krátkodobém pohledu to nějakým způsobem snášíme, někdo lépe, někdo hůře. Co mě ale zajímá, je to, kde je to světlo na konci tunelu, aniž by to světlo byl rychle jedoucí kamion proti nám. Chybí mi částečně, že to vlastně nezazní od opozice, ale chybí mi to i od vlády, případně pana ministra zdravotnictví, ta dlouhodobá perspektiva. Takže bych se rád zeptal, co je vlastně tím dlouhodobým cílem omezujících opatření, když ten vir tady mezi námi evidentně je. Já jsem slyšel, ano, je to snížení reprodukčního čísla, zploštění té křivky, to všechno víme.

Zajímá mě ten konec v dlouhodobé perspektivě.

Ano nebo ne?

Ale já tam jakoby nevidím a to není ani chyba jakoby České republiky, vlády, a možná je to celosvětově kde je ten bod zlomu, kde je ten cíl, kterého chceme dosáhnout. Je to hledání vakcíny? Pokud se najde, bude potom ta vakcína povinná pro všechny?

Stejně tak by mě zajímalo, kolik je dneska skutečně zemřelých na covid a kolik je zemřelých s covidem.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji.

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře školství, bohužel budu hovořit k prázdné ministerské lavici, byť mé dotazy budou směřovat na ministra zdravotnictví. Ráno jsme byli ubezpečováni panem premiérem, že zvolil taktiku vyslechnout si parlament, potom svolat vládu a rozhodnout. Svým způsobem zvolil správnou taktiku, akorát nevydržel. Nevydržel si vyslechnout většinu názorů a ještě před dokončením dopolední části debaty zde není. Má oporu v zákoně. Vláda sama rozhodne o vyhlášení nouzového stavu a nemusí se ptát parlamentu.